Děkuji.

Rozpravu tedy končím. Takže přistoupíme k hlasování o navrženém způsobu volby.

Všechny jsem vás odhlásila.

Nyní přistoupíme k hlasování. Zahájila jsem hlasování.

Prosím, pane předsedo. To znamená, paní předsedající, já vás teď poprosím klasicky o přerušení tohoto bodu k provedení tajné volby a za volební komisi prosíme tedy 10 minut na provedení volby, potom 20 minut na sčítání, takže byl bych připraven ve 14.20, za půl hodiny, oznámit tady na plénu výsledek této volby. Děkuji.